Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já se omlouvám za tu vynucenou přestávku, potřebovali jsme s předsedy klubů si ujasnit ty politické dohody, které byly domluveny, uzavřeny v uplynulých dnech, a dovolte mi, abych vás nyní tedy seznámil s výsledky těchto dohod a s návrhem na zřízení a složení stálých komisí Poslanecké sněmovny pro nové volební období. Na základě politické dohody všech poslaneckých klubů se navrhuje zřídit za prvé stálou komisi Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny. Tato komise by měla být ustavena podle zásady poměrného zastoupení a měla by mít 16 členů. Dále mi dovolte navrhnout také po dohodě předsedů poslaneckých klubů zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti, tak, jak jsem to řekl tady si dovolím jenom upřesnit, vypouštíme z názvu a z obsahu, věcného obsahu této komise národnostní menšiny. Ne proto, že bychom si nevážili národnostních menšin, ale že po dohodě předsedů poslaneckých klubů bude zřízen pod petičním výborem zvláštní podvýbor pro národnostní menšiny, který se bude touto tematikou a problematikou speciálně zabývat, i kontaktem s národnostními menšinami žijícími v České republice, protože to bude, usoudilo se, rozumnější platforma než stálá komise pro rodinu. Čili tady to bude stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. Bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení a bude mít 16 členů. Dále navrhujeme zřídit stálou komisi Poslanecké sněmovny pro Ústavu České republiky. Členy komise navrhujeme volit poměrným způsobem a tato komise by měla mít také 16 členů.

Tolik tedy návrh na zřízení čtyř stálých komisí. Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu.

Nikdo nerozporuje můj postup? V tom případě dám hlasovat. Kdo pro je pro návrh tak, jak zazněl? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh tak, jak zazněl v podrobné rozpravě? Kdo je proti tomuto návrhu?